Děkuji. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Pan zpravodaj? Otevírám podrobnou rozpravu a ptám se, kdo chce vystoupit v podrobné rozpravě k tomuto tisku. Tam nejsou pozměňovací návrhy? Jestliže tomu tak není, podrobnou rozpravu... Pan zpravodaj.

Takže je tam legislativně technický, je tam pouze retextace kvůli přečíslování. Ano, děkuji.

Opět drobná otázka za mě na paní ministryni. Já to neumím.

Já se jenom ptám. Děkuji. Nikoho nevidím, tak podrobnou rozpravu končím. Já jenom konstatuji, že platí dohoda klubů, že se tento bod přeruší a vrátíme se k třetímu čtení, až projednáme všechny body, u nichž je předkladatelem paní ministryně pro místní rozvoj.